Od začátku invaze Ruska na Ukrajinu se řeší alternativní dodavatelé plynu a Evropa si v rámci ekonomické války dala omezení ruského plynu za cíl.

Snad údajně norský plyn pokrývá až 30 % německých potřeb. Norové více údajně dodávat nemohou, protože jsou na své kapacitě, a dokonce prodloužili licence, které měly zaniknout. Norská kapacita tedy nepomůže. Ukazuje se, že najít další alternativy za ruský plyn je v krátkém období neřešitelné. V této situaci si vláda Petra Fialy stanovila jako hlavní prioritní úkol pomoci Ukrajině vyhrát válku s Ruskem. Definuje tím cíle zahraniční politiky a zapomíná přitom na reálné potřeby a možnosti ekonomiky naší země. Vláda totiž není schopna definovat český národní zájem a přebírá zájem, který v této chvíli definuje někdo jiný.

Jsme ve válečné ekonomice.

Všechna zatímní pseudoopatření jsou ale de facto plošná.

V září těsně před senátními a komunálními volbami také rozházíme voličům peníze a oni nás budou brát za své zachránce a budou nás volit. A také se tak stalo. Nyní ale nastala chvíle, kdy bychom měli postupovat systémovými kroky.

Tyto systémové kroky mohou přinést úlevu, přičemž se vůbec nezadlužíme.

Dlouhodobě rozdávat znamená jen navýšit státní dluh, tak jak to udělala Babišova vláda. Česká vláda by při nastávajícím (?) předsednictví Evropské unie měla využít této příležitosti a energetickou bezpečnost všech zemí EU nastavit jako téma číslo jedna. Ale to by chtělo politickou vůli a také odvahu, protože dělat zmíněné kroky je v současné politické situaci nepopulární. Třeba nakupovat plyn přímo z Ruska. Česká televize děsí nepoučené laiky, jak by to bylo hrozné, že tím bychom podporovali Rusko ve válce na Ukrajině. Ale současná Fialova vláda ho podporuje stejně, a navíc ještě ožebračuje obyvatele České republiky navýšením ceny Němců, protože ruský plyn nakupuje draze přes Německo. Cena plynu na evropské burze násobně překonává rekordy. Podle českého premiéra je nutné najít společné evropské řešení. Úkolem předsednické země by mělo být evropské řešení hledat. Zůstává otázka, jak se členské státy Evropské unie budou o to málo plynu dělit. V případě akutního nedostatku plynu by to znamenalo, že ty země, které ho budou mít víc, by se musely samy omezit na úkor jiných. Předchozí zkušenosti, kdy byla Evropa ve svízelné situaci, například migrace nebo covid, nejsou zkušenosti příliš povzbudivé.

Na závěr bych chtěl upozornit na jednu zprávu a možná jako inspiraci.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Inflace, energetické zdražování a kolaps ekonomiky nebo ještě mezi tím něco bylo? A jenom zařazení nového bodu. Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Paní předsedající, já vám děkuji za slovo dneska ještě podruhé. Tak se na mě nezlobte, prosím, kolegyně, kolegové.